Aby mi bylo dobře rozuměno, dámy a pánové, já tady pana ředitele GIBS nehájím, já neposuzuji jeho výkony nebo jeho nevýkony, ale považuji za principiální, aby toto nevkusné vydírání nemohl dělat předseda vlády v demisi. Já jenom připomenu odvolání šéfa CzechInvestu, České pošty, Fakultní nemocnice v Ostravě, Nemocnice Na Bulovce, řídicího výboru Českých drah, mnoha úřednických náměstků a v neposlední řadě taky kompletní převolení Vládního výboru pro personální nominace, který dává doporučení na personální změny. Tyto změny došly tak daleko, že se dokonce někteří vyhození náměstci chystají soudit. Takže tento třetí důvod se týká i způsobu, jakým jsou tyto personální změny prováděny, rozsahu, v jakém jsou prováděny, na který tato vláda v demisi nemá legitimitu. Čtvrtým důvodem je skutečnost a já to nyní prosím beru pouze jako holý fakt, který musím respektovat, pokud respektuji právní stát tedy čtvrtým důvodem je skutečnost, že nikdy v minulosti jsme tu neměli vládu v demisi, v jejímž čele stojí premiér, který je obviněný.

Já vůbec nemohu vyloučit, vůbec nemohu vyloučit, že v budoucnosti dá tato Sněmovna důvěru vládě, v jejímž čele bude premiér, který je obviněný, to nemohu vyloučit. A pak se samozřejmě tento argument o legitimitě a legalitě nějakým způsobem rozhodnutím Poslanecké sněmovny oslabí. Nezmizí, ale určitě se oslabí. Ale zatím se to nestalo! Zatím je tu vláda premiéra v demisi, premiéra, který je zároveň obviněný, a proto považuji za přiměřené, považujeme za důležité, za nutné, aby se za takovéto situace premiér a vláda chovali maximálně zdrženlivě. Toto jsou hlavní důvody, proč jsme jako ODS velmi kritičtí k personálním změnám, které dělá vláda. Proč jsou podle nás za hranicí legitimity.

A teď zcela na závěr.

Budete tu mít sice vládu s komunisty, ale my těžko budeme moci zpochybňovat legitimitu personálních rozhodnutí, jakkoliv se nám nelíbí.

Dámy a pánové, toto jsou hlavní argumenty, pro které jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Toto jsou hlavní argumenty, o kterých chceme mluvit. My bychom byli velmi rádi, kdyby měli šanci všichni členové Poslanecké sněmovny, kteří chtějí, aby vyjádřili svůj názor. Proto vás i na základě těchto argumentů žádám o to, abyste schválili navržený pořad jednání a umožnili řádné projednání tohoto bodu. Děkuji za pozornost.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jakožto ministr v demisi nechci být konfrontační, ale jakožto ministr v demisi chci být konkrétní. Co má vláda v demisi dělat a co dělat nemá? Samozřejmě já jsem rovněž zastáncem toho, že lepší než vydefinovat do každé slabiky každý krok a každý podpis a každý čin není ten správný přístup, ale že by měla existovat nějaká elementární politická kultura, která existuje zvykovým právem. To je obdivuhodné, když někdo třeba přesně ví, v kolika zemích vláda v demisi jezdí do krajů nebo nejezdí, ale to ponechám stranou.

Ten aparát se nesmí zastavit, ten aparát má tendenci samozřejmě pracovat v nižších obrátkách a na to doplácí kdo? No občan na to doplácí. Takže je potřeba ty resorty držet v nějaké provozní teplotě a řadu těch agend prostě zastavit nelze nebo by bylo velice nežádoucí.

Víte, zajímavé je, že vadí, že se k nějakým personálním změnám přistupuje, ale málokdy zní otázka, proč se k nim přistupuje.

To není pravda, já jsem to nedělal ani na obraně a nedělám to ani na zahraničí. Obsazení funkcí, to přece bylo produktem opoziční smlouvy, kdy to dospělo už do takových detailů, že aby se člověk mohl ucházet o místo ředitele základní školy, tak musel mít jednu nebo druhou legitimaci anebo aspoň mimořádně blízko k jedné nebo druhé z těchto velkých tradičních stran. Nás prosím, vážení kolegové, z toho neviňte. Není to prostě pravda a dá se to velice snadno doložit. Na Ministerstvu zahraničí, abych byl konkrétní, jsem neobsadil dvě místa politických náměstků, tak jak mi zákon umožňuje. Bylo to předem evidentní, bylo to dohodou a bez ztráty květiny, naprosto. Jednoho náměstka, který byl podle mého soudu vytvořen uměle, toho odborného, to jsem zrušil. Ty odbory jsem přeskupil a i v tomto případě ta osoba, ten odborník, náměstek, jednalo se o ženu, nebyla vystavena žádné osobní či jiné újmě, protože již předem bylo jasno, že vycestuje do zahraničí. Musím si vzpomenout na tu dobu, kdy jsme si tady říkali, když jsme se tady dohadovali pracně o zákonu o státní službě, který jsme jako mnoho jiných věcí převzali možná jako úplně poslední země Evropské unie. To se nám mimochodem docela daří a možná že to stojí za zamyšlení, proč my jsme skoro ve všem poslední. Ale budiž. Tak tady se říkalo ano, vy to, a říkala to opozice a něco na tom bylo, musím říct, že ten zákon vzniká tak, aby se tam vlastně petrifikovali na místech odborných náměstků političtí nominanti. A to se stalo. To se stalo, to jsme všichni věděli a bohužel k tomu také došlo. A proto my jsme leckterý z nás, ministrů, zdědili politické náměstky, kteří se stali odbornými a nezbytnými. S kterými se velmi obtížně potom jakýmkoli způsobem... Ale i v tomto případě postupujeme podle zákona, i v tomto případě nedochází k žádným masivním výměnám.